Návrh zákona je také změnovým zákonem k nedávno diskutovanému návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, sněmovní tisk č. 886, který Poslanecká sněmovna schválila 19. listopadu 2020.

I když by s některými z těchto návrhů mohlo Ministerstvo financí souhlasit, jsou mezi nimi i návrhy, se kterými zásadně nesouhlasí, protože by jejich přijetí s sebou neslo nežádoucí dopady včetně chybné transpozice AML směrnice.

A nyní pár slov k pozměňovacímu návrhu Senátu.

Další pozměňovací návrh nekoncepčně mění věcnou příslušnost orgánů projednávající přestupky některých osob. V konečném důsledku by způsobil nelogické zapojení více orgánů a s tím spojené problémy při jejich vzájemné koordinaci. Došlo by rovněž ke snížení schopnosti posoudit daný případ ve všech jeho souvislostech. Kromě těchto pozměňovacích návrhů obsahuje senátní vratka též legislativně technické návrhy, se kterými by bylo možné souhlasit, ale jejichž nepřijetí nezpůsobí zásadní problémy. Dále obsahuje návrh na změnu velkých a malých rozpočtových pravidel a zákona o veřejných zakázkách.

Pokud bych ale měla hodnotit obě verze, pak bych podpořila verzi načtenou v Poslanecké sněmovně, protože ta lépe povede k tomu, aby v evidenci skutečných majitelů podle připravovaného zákona o evidenci skutečných majitelů byly skutečně relevantní údaje, což je ostatně záměrem zmíněné AML směrnice. I z toho důvodu vás prosíme, abyste schválili návrh zákona v původním znění, tedy ve znění, jak byl postoupen do Senátu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ministryni a prosím pana senátora Tomáše Goláně, aby se ujal slova. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si myslím, že paní ministryně tady vyčerpávajícím způsobem popsala i ty pozměňovací návrhy, které přišly ze Senátu sem do Sněmovny. Ty technickolegislativní úpravy, které mění názvosloví a pojmosloví, jsou samozřejmě akceptovány taky ze strany paní ministryně.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji a ptám se zpravodaje garančního výboru... Pan poslanec Volný se nechce vyjádřit. Takže otevírám rozpravu. Do rozpravy se pan poslanec hlásí. Děkuji za slovo.

Takže ještě jednou prosím o podporu senátního návrhu. Děkuji za zvážení. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Zájem o závěrečná slova? Pan senátor má zájem o závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedající.

To znamená, že nebude stačit, že se podíváme do rejstříku, ale máme možnost skutečného vlastníka ověřovat podle skutečných statutárních listin a případně může ten, kdo poskytuje dotaci, žádat soud, aby byl rejstřík opraven, aby byla náprava v rejstříku provedena, a do té doby nemusí udělit dotaci. A já si myslím, že pokud tohle nesplníme, tak budeme znovu dělat novelu a budeme znovu muset tuto směrnici transponovat. Děkuji za pozornost. Děkuji a se závěrečným slovem vystoupí paní ministryně. Prosím, máte slovo. Tak já jenom velice ve stručnosti. Já jsem ve svých názorech pořád konzistentní, to se dá dohledat i ve stenozáznamech. Celkově jsem byla negativní, protože se tam prostě objevily věci, které jsou v rozporu s AML směrnicí. Děkuji za pozornost. Děkuji.